Pane předsedo. To je ale velmi nelogické, protože pan premiér tady nebyl, je to interpelace písemná na premiéra. A já si nemyslím, že je možné, aby na žádnou z těch věcí, byť mohu s řadou věcí souhlasit, nesouhlasit, pan premiér neměl šanci odpovědět.

V tomto ohledu trvám na tom, že jednací řád umožňuje tuto interpelaci dál projednávat, a jsem přesvědčen, že tím, že uplyne jedenáctá hodina, interpelace skončena nebyla a že ji budeme projednávat v příštím termínu písemných interpelací. Ano, je 11 hodin, to znamená, končí čas na písemné interpelace, a tím je tato interpelace přerušena, a já tedy končím tento bod a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Ještě přečtu omluvy.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ano, takže Sněmovna zítra začne jednat v 9 hodin 35 minut. Dále pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já si dovolím načíst jednu změnu týkající se zítřejšího dne, a to abychom po pevně zařazených bodech zařadili ještě třetí čtení sněmovního tisku 873, což je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, a druhá změna, abychom vyřadili z pořadu schůze bod 203, sněmovní tisk 715. Ano. Dále k pořadu schůze? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozhodneme o návrhu pana předsedy Sklenáka.

Návrh byl přijat.

Takže všichni víme, o čem hlasujeme.

Kdo je proti? Tak dobrá, já to hlasování prohlásím za zmatečné, protože kolegové zprava se dotazují na to, jaký je to bod. Ano, já se omlouvám, že jsem to nespecifikoval. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Je to bod, který je pevně zařazen v tuto chvíli na zítřek jako třetí čtení, a je to po dohodě řekl bych napříč Sněmovnou, že bychom nechtěli zítra o něm hlasovat ještě, proto ho navrhuji vyřadit. Tak, stačí takto vysvětlení? Tak ještě pan předseda Kováčik. Jako napříč Sněmovnou může být ledacos, ale v tom případě byl vynechán tamhle ten náš byť veliký, ale přece jenom roh, protože tam tedy napříč Sněmovnou nejsme, s námi to nikdo nekonzultoval.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.